A všichni víme, jak každý systém, do kterého se sypou miliardy korun, v České republice končí končí odporným byznysem.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Nechci to prodlužovat, protože chci, abychom hlasovali. Ta novela dává dostatek času, kterou jsme schválili v létě.

Samozřejmě proti tomu nic nemáme a víme, že by nebylo realistické to rychle změnit.

A poslední věc k penězům.

Děti jsou umisťovány soudně. Jde o rozhodnutí soudu, je to přezkoumatelné. Jediné, o co jde, aby ty desítky tisíc měsíčně byly využité účelně a ku prospěchu nejmenších dětí. Proto jsem ráda, že to prošlo, a považuji to za velkou systémovou změnu. Prosím, máte slovo.

Prosím, máte slovo. Děkuji moc.

Ten zákon je pouze o tom, že my zavádíme centra komplexní péče, která mají jasná pravidla. Ta pravidla budou dána zákonem. Měl by tam být zdravotní a sociální faktor, to znamená, opravdu řešíme sociálně zdravotní pomezí. To zdravotní pomezí by mělo podporovat takzvaný home care, to znamená pečující, ty, kteří mají takovéto dítě doma, to znamená ve vlastním sociálním prostředí pacienta.

Čas, pane poslanče. Omlouvám se, vypršel váš čas. Děkuji. Prosím, máte slovo. Já bych taky rád zareagoval na předřečníky.

To znamená, ti pěstouni čím dál více ty své děti sponzorovali, až to bylo úplně neudržitelné. Teď se to vrací do únosné situace, takže prosím, ať tady nikdo neříká nějaké nesmysly o obchodu s dětmi.

Děkuji.

Děkuji.

V Norsku taky rozhodují soudy. A jak rozhodují ty soudy v Norsku? No velice jednoduše.